Curylo funguje v rámci Moravskoslezského kraje jako člen Rady Moravskoslezského kraje. Ten, kdo skutečně zodpovídá za věci, které se týkají bezpečnosti, je vždycky jenom hejtman. On tam má pravomoci, které nikdo jiný nemůže přebít, ani žádná jiná složka integrovaného záchranného systému. A já se proto ohrazuji proti tomu, co řekl kolega Hájek, nemůžu ani prostřednictvím, protože tady kolega Hájek není. A chci, aby si uvědomil, že zodpovědnost není na zastupitelstvu, na radě ani na úřadě Moravskoslezského kraje, ale na orgánu, který se jmenuje hejtman a kterému velí hejtman se všemi pravomocemi, které má. A jestli tady budeme mluvit o možnostech, které tady jsou do budoucna u ostatních krajů, tak chci říct, že ty možnosti jsou, ať už to bude v Kutné Hoře, která tady zazněla a kterou cituji, nebo kdekoli jinde, tak zde možnosti jsou, aby se přistoupilo k řešení, která jsou v rámci příslušného regionu. A jako lidovec zdůrazňuji, že my si vždycky přejeme, aby se řešily problémy na tom nejnižším možném stupni, protože řadu bezpečnostních věcí může vyřešit starosta obce, který to má, nebo primátor kteréhokoli z těch měst, které máme jako statutární. Ale když si neví rady, tak se obrací výš, a obrací se na hejtmana nebo se obrací potom už na ministerstvo.

A ten hejtman je na tom podobně. Jestliže nemá k dispozici ty věci, které mu umožňuje integrovaný záchranný systém, věci, které je schopen v rámci krizových zákonů, má tu velkou pravomoc, že se obrátí výš.

Já nechci nikoho vyvinit, na nikoho shazovat vinu, ale chci říct, že to, co je v současné době nejhorší, je, že my máme skvělé zákony, popsal to kolega Luzar, a já je vnímám, protože jsem je musel 16 let ve svém životě vnímat téměř den co den, a my je nevyužíváme. A proto jsem přesvědčený, že je nutné v rámci toho, že se podíváme směrem dozadu, že si řekneme toto jsme nevyužili.

Proto, znovu opakuji, mým přáním není, abychom se dobrali toho a řekli může za to přesně ten a ten člověk. Abychom si řekli měli jsme možnosti, které jsme nevyužili, a teprve potom hledali, jak změnit krizový zákon. A to, co musím říct nutně na závěr.

A když budeme mluvit o té věci, jak tady pan ministr řekl, že s něčím půjde na vládu a bude to řešit do 19. 7. tady doufám, že jsem správně zaznamenal od kolegyně Richterové toto datum tak já si troufnu říct, že budemeli používat krizové zákony tak, jak můžeme, tak se nikdy nedopracujeme k tak vzdálenému datu, jako je 19. Proto prosím, abyste ke mně nepřistupovali teď v tuto chvíli, jako jestli jsem opozice, nebo koalice. Protože my jsme ty kraje společně budovali. Já jsem byl ten, který byl na samém začátku. Je tady se mnou kolega Zahradník, kolegu Bendla nevidím. Ale nejsem tady sám. V té době, kdy jsme se museli potýkat s těmi prvními problémy, které byly, a my jsme ten zákon ještě ani pořádně neznali, a už jsme podle něj museli jednat. Je to prosba, abychom v této věci si uvědomili, že nepoužívat krizový zákon je nevyužívání zbraně, kterou můžeme mít a která usnadní práci i našim odborníkům.

Ale není to práce jednoho člověka v té vládě. Je to práce, aby skutečně celá vláda a já teď oslovuji celou vládu, protože jsem přesvědčený o tom, že mě někde slyší nebo uslyší, já vás prostě oslovuji s tím, abyste si vyhodnotili, že používání jsem rád, že můžu oslovit i pana premiéra že využívání krizových zákonů nám věci velmi výrazně usnadní. Je to moje prosba.

Ale ona taky může přijít další vlna povodní, ono může přijít cokoli dalšího. A já jenom prosím, abyste si v tuto chvíli bez ohledu na to vyhodnotili, že nejlepší postup v těchhle všech případech je držet se krizového řízení. Je to prosím vás můj jediný vzkaz, který tady chci říct. A znovu říkám, nechci nikoho napadat, ale snažil jsem se vám říct názorně v rámci všech možností, jakým způsobem můžeme docílit lepších výsledků, přijdeli ta budoucí vlna. Byl jsem teď na docela vážné operaci a bylo mi doporučeno, abych vždycky končil nějakým způsobem... Chci poděkovat všem, kteří se starají o to, aby to do budoucna bylo lepší. A věřte mi, že já nejsem ten, který se otáčí směrem dozadu, a že chce věci zkoumat. Jediné, proč se chci podívat dozadu a zhodnotit ty věci, je zhodnotit je proto, abych příště se mohl chovat já i kdokoli jiný lepším způsobem. Děkuji vám za to, že jste mě poslouchali. A prosím ještě jednou, zkusme se řídit těmi zákony, které nám pomáhají, v maximální možné míře.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji.